A já bych na závěr řekl ještě jednu věc.

Myslet si, že existuje právní stát bez nezávislé justice, je iluze. A soudci v tuto chvíli mluví o systémovém ohrožení soudů v České republice.

Děkuji vám. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Už v současné době ty stravovací dávky na jeden den 65 korun, maximálně 70, byť mají být trošku malinko o několik korun zvýšeny, tak jsou absolutně nedostatečné, a já myslím, že zavíráme pachatele trestných činů za jejich trestné činy, ale neměli by být v podmínkách, které neodpovídají evropským standardům. Čili připojuji se k předřečníkovi, panu poslanci Vondráčkovi, a upozorňuji, že současný rozpočet nepokrývá základní náklady, nebo potřebné náklady na zajištění důstojného výkonu trestu odnětí svobody, tak jak mají na mysli evropské standardy.

Ale já bych reagoval na ty dotazy, nebo vystoupení pana poslance Vondráčka. To porovnání platů. Protože tam se odráží vzdělanostní struktura.

Já to neříkám proto, abych říkal, že mají vysoké platy.

A je to skutečně to číslo, které řekl.

Ve všeobecné pokladní správě je 1,3 miliardy korun na navýšení od září pro všechny kapitoly. Proč to nebylo posláno? Takže platí to, co jsem říkal. Není pravdivá informace, že jsme navýšili tarify a neposlali peníze. Je to v důvodové zprávě. Já nerozumím tomu, že to někdo neví.

Doufám, že jsem to popsal dobře. Neplatí, že podprůměrní si pomohou, průměrní zůstanou na svém a sebere se to těm nadprůměrným.